Naším návrhem je úprava prováděcí vyhlášky k § 5 zákona o zdravotních službách týkající se náplně preventivních prohlídek.

Rodič by tedy získal potřebné potvrzení v rámci této preventivní prohlídky, platnost by byla právě ony zmíněné dva roky. Rodičům by tím odpadla návštěva pediatra se svým dítětem navíc, zdravotnická zařízení by naopak stále v případě potřeby dostala potřebné údaje. Považuji toto řešení za rozumný kompromis, který jsme diskutovali s kolegou Kasalem i s vedením České rady dětí a mládeže, která jej akceptuje.

Osobně se velmi přimlouvám za to, aby ten termín byl maximálně do tří měsíců. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a pana ministra si dovoluji zdvořile požádat potom, možná v závěrečném slově, o stručnou odpověď. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Svobodu, připraví se pan poslanec Farský. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se i já jako relativní odborník zapojil do diskuse, která je téměř bezbřehá. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat kolegyni Novákové za slova, která tady říkala. My ho řešíme jako spor dvou celků.